Hlasování pořadové číslo 10. Přihlášeno 94 poslanců, pro 54, proti 29. Návrh byl přijat.

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům?

Další návrh? Prosím. A zároveň bych ještě v jednom vstupu rád požádal o lhůtu 100 dnů na projednání ve výborech. Pan poslanec Bartoš? Dobrá. Další, nikoho nevidím, takže budeme hlasovat.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 11. Přihlášeno 94 poslanců, pro 91, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 12. Návrh byl přijat. A dále, poslední hlasování je přikázání výboru pro životní prostředí. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 13. Přihlášeno 94 poslanců, pro 37, proti 8.

Všechny tyto lhůty můžeme hlasovat pouze se souhlasem navrhovatele. Takže zeptám se navrhovatele, jestli souhlasí s prodloužením lhůty na 120 dnů.

Nesouhlas. Je tady další návrh na prodloužení lhůty na 100 dnů.

Hlasování pořadové číslo 14. Návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy hlasování k tomuto tisku.

Dobrý večer. Pan poslanec Benešík hlasování? Tak ještě před otevřením bodu. Dámy a pánové, k tomu hlasování ohledně gesčního výboru. Stavební řízení se odehrává v orgánech veřejné správy, to všichni dobře víme. Poslanecká sněmovna má výbor pro veřejnou správu. Tím, že vládní většina toto jako gesčnímu výboru nepřidělila výboru pro veřejnou správu, ukázala, jak vážně toto téma bere.

Děkuji.

Hezký večer, kolegyně, kolegové.

ČSSD jako vládní klub hlasoval pro garanční výbor jako výbor pro veřejnou správu. Já jsem tady před několika hodinami sám říkal, že je to logické, aby stavební zákon byl ve výboru pro veřejnou správu jako ve výboru garančním, že je to obvyklé, že tento výbor je partnerem Ministerstva pro místní rozvoj, to znamená, všech našich sedm poslanců dnes hlasovalo pro to, aby garančním výborem pro stavební zákon byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Máme za to a stále si myslíme, když už to bylo odhlasováno, že tam tento tisk patří. Já bych chtěl jenom potvrdit slova pana předsedy Chvojky. My jsme to hlasování sledovali. Já za ty hlasy děkuji. Jasně se ukázalo, že tady existuje vždycky záložní většina pro podobné návrhy, ostatně tak tomu bylo i v minulém volebním období, jenom s nějakými jinými uskupeními.

Takže jednohlasně ze všech přítomných nikoliv, hlasovali pro to zástupci všech poslaneckých klubů, už podruhé to zaznělo takto zde, a není to pravda.

Výborně.